Nyní se ptám, kdo se hlásí k programu schůze. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Já si dovolím navrhnout tři změny v pořadu schůze.

Děkuji. Dalším přihlášeným k programu schůze je pan poslanec Vladislav Vilímec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Podotýkám, že projednání tohoto návrhu ve výborech bylo ukončeno již v červnu, ústavněprávní výbor přijal pozměňovací návrh, ve druhém čtení bude pravděpodobně ještě jeden návrh načten.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Vilímcovi. Další je pan poslanec Birke. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já si vás opět dovoluji požádat o předřazení jednoho bodu, který je zařazen v bloku prvních čtení, ale je jisté, že by se nedostal na řadu, pokud bychom neučinili právě tento krok. Je to konkrétně novela zákona o nemocenském pojištění, kterým, jak jsem tady již včera odůvodňovala, chci řešit nespravedlivou mateřskou, vyplácení mateřského příspěvku. Jedná se o bod číslo 120, sněmovní tisk 730, a já jej navrhuji na dnešní den, a to konkrétně jako první pevně zařazený bod v bloku prvních čtení po bodech již pevně zařazených, tedy odpoledne. Děkuji paní poslankyni.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.